Návrh na zřízení

Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 44 poslanců a poslankyň.

Mám tady žádost o odhlášení? Tak já vás odhlásím. Přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami.

Já bych chtěl požádat poslance, aby se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale nejenom z toho.

Ano, paní poslankyně se na mě obrací zcela právem, abych zjednal pořádek v jednacím sále. Ještě jednou vás požádám o klid v jednacím sále, aby se paní poslankyně mohla v klidu vyjádřit.

Nechceme soudit ty konkrétní události, které se odehrály nebo jichž jste možná někteří byli aktéři.

Z čeho jsme vycházeli. Vycházeli jsme, jak už jsem říkala, především z toho, co říkají naše zpravodajské služby, ale i další otevřené zdroje.

Je tady také zmíněno mnoho informací, které se týkají činnosti diplomatického sboru Ruské federace v Praze.

Těch informací, které, předpokládám, že i vy jste se s nimi seznámili, je celá řada.

Nepřátelské aktivity cizí moci. Státní i nestátní cizí i domácí aktéři se snažili zapojením široké škály metod, aktivit, oslabit české státní instituce, ovlivnit oficiální mezinárodní bezpečnostní postoje státu a vydávat přirozené atributy demokratického řízení za jeho slabiny.

A cílem toho, co se u nás odehrává, je ovlivnit rozhodovací proces na různých úrovních veřejné správy ve svůj strategický prospěch.